My, kteří se v tom prakticky pohybujeme, víme, že Česká republika má obrovské problémy se suchem i s povodněmi, a to především proto, že zem není schopna, nebo nemá schopnost zachytit dostatek vody, a ty finanční náklady, které jsou s tím spojeny, jsou nemalé. My o tom zcela určitě budeme podrobně debatovat, o tom, jakým způsobem je toto kryto v návrhu kapitoly rozpočtu Ministerstva zemědělství.

Nebo už to možná máme vyřešeno.

Ale podle mého hlubokého přesvědčení tím napácháme mnohonásobně větší škody, pokud tuto investici neuděláme.

Protože tak jak je ten rozpočet napsán, tam ty finanční prostředky v řádech miliard korun zcela určitě chybí.

Jestli by náhodou zemědělský sektor alespoň část toho neměl využít ve prospěch zemědělské veřejnosti někde jinde. Děkuji vám za pozornost. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo.

První čtení státního rozpočtu se má týkat jeho základních údajů a parametrů, objemu a výše jeho plánovaných příjmů, výdajů a rozpočtového deficitu. Ráda bych dodala anebo rozpočtového přebytku.

To je něco naprosto neslýchaného a bezprecedentního. Od české vlády je tento postup zcela nezodpovědný. Vůči celému systému veřejných financí, vůči občanům, podnikatelům, vůči obcím a krajům. Vůči všem. Jde o věc, která se jednou zapíše do ekonomických učebnic černým písmem jako výstražný případ toho, jak se veřejné finance v žádném případě spravovat nemají. Ano, hovořím o plánované daňové revoluci, která ovšem není očekávatelným soubojem vládní koalice a opozice, ale bitvou premiéra vlády pana Babiše a jejím prvním vicepremiérem panem Hamáčkem, což je opět minimálně evropský unikát.

Navíc není k dispozici vládou přislíbený plán konsolidace veřejných financí. A to nemluvím o závažném porušení samotných základních pravidel procesu tvorby rozpočtu ze strany vlády. Mimochodem, německá vláda plán konsolidace veřejných financí a snižování rozpočtového schodku nedávno předložila.

Dále také platí, že projednávání a konstrukce jednotlivých rozpočtových kapitol vychází ze zastaralého rozpočtového výhledu, což jen generuje další závažné problémy. Návrh rozpočtu nezohledňuje ani předpokládané zrychlení odpisů a snížení spotřební daně u nafty, což je propad o dalších více než 20 miliard na straně rozpočtových příjmů. Velké problémy a nesrovnalosti vidím i na výdajové straně rozpočtu. V tom smyslu, že významná část zejména sociálních výdajů je rozpočtována na úrovni výdajů státního rozpočtu na rok 2020, tedy absolutně bez zohlednění dopadů epidemie koronaviru.

Kolegyně a kolegové, já neupírám vládě právo předložit návrh rozpočtu zcela dle jejích vlastních představ, i kdyby měl obsahovat velký deficit, byť tím samozřejmě nesouhlasím. Ale členové Sněmovny a všichni občané si zaslouží, aby tento návrh byl pravdivý a aby se jeho základní parametry za pár týdnů neměnily nějakou další vládní novelou v řádu desítek miliard korun.

Dámy a pánové, o jednotlivých nedostatcích předloženého návrhu bychom mohli mluvit hodiny a hodiny. A ze životních zkušeností dobře víme, že na naprosto špatných a vadných základech nelze stavět nic. Ani malou zahradní chatu, natož státní rozpočet.